Poštovane kolegice i kolege, Ja vas molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju, molim vas i za malo tišine kako bismo mogli nesmetano raditi. Prije nego što krenemo sa glasovanjem pozdravimo svi zajedno polaznice i polaznike Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta iz Zagreba. Dobrodošli. … [[Pljesak.]] Idemo sa prvom Odlukom danas, to je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Andrije Mikulića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ante Plazonića, kao i o prestanku zastupničke dužnosti zastupnika Marijana Kustića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Martina Baričevića. Izvolite kolega Tušek. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 47. sjednici održanoj 03. travnja 2019. godine pisanu obavijest zastupnika doktora znanosti Andrije Mikulića od 01. travnja 2019. godine, kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti glavnog državnog inspektora koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 3., Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Antu Plazonića kao zamjenika zastupnika doktora znanosti Andrije Mikulića. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Andrije Mikulića, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Ante Plazonića. S navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 9., 11. i 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor jednoglasno sa pet glasova ZA, predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluka o mirovanju zastupničkog mandata zastupnike početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 01. travnja započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika doktora znanosti Andrije Mikulića, zastupničku dužnost sukladno članku 9., stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora počinje obnašati zamjenik zastupnika Ante Plazonić na dan kada Sabor Odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je također na 47. sjednici održanoj 03. travnja 2019. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Marijana Kustića upućenu predsjedniku Hrvatskog sabora aktom od 01. travnja 2019. godine. Člankom 10. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran ako podnese ostavku. Povjerenstvo je utvrdilo da je Marijan Kustić započeo obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 09. lipnja 2017. godine umjesto izabranog zastupnika Darka Milinovića. Hrvatska demokratska zajednica sukladno članku 42. stavku 2., Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila je Martina Baričevića kao zamjenika izabranog zastupniku Darku Milinoviću. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Marijana Kustića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Martina Baričevića. S navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 10., 11. i 42. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor jednoglasno sa pet glasova ZA, predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Sukladno članku 10., stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora Marijanu Kustiću prestaje zastupnički mandat na dan kada Odluku o prestanku donese Hrvatski sabor. Martin Baričević zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno članku 9., stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započinje obnašati kada Sabor Odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja. Zahvaljujem kolegi Tušeku, i otvaram raspravu o Izvješćima Mandatno-imunitetnog povjerenstva, javilo se, javili su se kolega Pernar puta tri i kolega Maras, pa krećemo onda Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Htio bi reći da mi je iznimna čast govoriti pred punom Sabornicom, dugo nisam imao priliku vidjeti vas sve na okupu. Međutim razlog zašto vam se obraćam jest vezano uz ove zamijene u Saboru koje same po sebi nisu sporne, znači nije problem da jednog zastupnika na dužnosti zamijeni drugi zastupnik, međutim ono što je zapravo problem u cijeloj priči je to što smo došli u situaciju da se zastupnicima koji jesu u Saboru onemogućava njihov rad i zapravo ih se ušutkava kada oni govore. Znači mi možemo kroz zamijene, rotacije zastupnika mijenjati krvnu sliku Sabora odnosno zastupnike, međutim što to vrijedi ukoliko ti zastupnici koji u Saboru jesu, bivaju ušutkani, zabranjuje im se govoriti, a potom ih se fizički izbacuje, znači na silu iz ovog Sabora. O tome govorim zato jer dužnost zastupnika ne proizlazi iz njega samoga, znači dame i gospodo iz HDZ-a, ja ovdje nisam izabrao samog sebe, ja nisam ovdje samo zato jer sam ja to tako htio, nego zato jer su me građani izabrali da bi ih ovdje predstavljao. Korištenjem fizičkog nasilja, protiv izabranog saborskog zastupnika, prisila se ne vrši samo prema njemu, nego se vrši i prema onima koji isti predstavlja. Smatram da svatko od vas i vladajući i opozicija ima pravo govoriti sukladno Poslovniku, Poslovnik je jasan i jednostavan, govori se 15 minuta u ime kluba, 10 minuta pojedinačno i 5 minuta završno u ime kluba. S tim da replika može biti najviše 3, u trajanju po minutu. Ukoliko ja procijenim ili bilo koji drugi zastupnik, koji će biti zamijenjen, izabran ili što god već, da je bitno ono o čemu govori i da je to u skladu sa temom, ne može netko, proizvoljno, svojom voljom tvrditi da isti ne priča o temi i onda koristiti fizičko nasilje, da bi da bi ga uklonio iz sabornice. To po meni, nije moralno, nije ispravno i nepošteno je.

Kažete Pernar je u kriminalu, Pernar je pokrao milijune, Pernar je prodavao zgrade, nekakve iznad ili ispod cijene ili prodao je INA-u ili što već i zamislite da vama netko iz Živog zida kaže, čuj, ti Brkiću pričaš van teme, hajte van, šuti, straža izbacite ga van.

Mene čudi, da nitko od vas u tome ne vidi problem, već naprotiv, čak i odobravate takvo ponašanje. Ova rasprava, o zamjeni mandata, odvija se u ovom trenutku u povijesti i u ovom vremenu, isključivo zato, jer je predsjedavajući odlučio da tako bude. Znači predsjedavajući je odlučio ovu raspravu staviti sada, u podne i zbog toga se ja danas ovdje govorim, da je rasprava bila jučer navečer, ja bi pričao jučer navečer o ovome. Znači nemojte se ljutiti zbog toga, što vi mene morate slušati gospodo iz HDZ-a, nemojte biti bjesni i u sebi, ono šta sada ovaj Pernar priča, ja tu moram sjedati, zato jer je glasovanje, ja sam sada morao doći zbog glasovanja, a tu meni Pernar priča. Pomaknite ili glasovanje ili raspravu stavljate o mandatu gospodina Kustića i ovog drugoga u neko drugo doba. Znači ja nemam apsolutno ništa protiv toga. Znači za vašu nervozu, odnosno, kako bi to rekao, možda ne nervozu, nego bolje rečeno nestrpljivost, zašto vi sada morate ovdje sjedati, a ja znam da svi, mnogi od vas, kada ja govorim, vas ovdje nema gospodo iz HDZ-a. I pitanje je zašto vas inače nema, a zašto ste danas ovdje? Da li ste vi danas ovdje, sjedite, zato da bi slušali raspravu o zamjeni mandata ili danas sjedite ovdje samo da bi glasovali? To je pitanje koje se postavlja. Moja pretpostavka, da ste vi došli ovdje samo glasati, a da vam se zapravo i ne raspravlja o zamjeni mandata vaših kolega i pretpostavljam, da je zbog toga, određena vrsta napetosti u zraku. Ali opet ponavljam, tko je za to kriv? Jesam li ja odlučio da se sada vodi ova rasprava? Po mojem sudu ne, kažem opet, zašto jer o dnevnom redu odlučuje predsjedavajući, ne odlučujem ja. Ista stvar je bila i sa amandmanima, kada su gospoda iz Mosta branili amandmane. Pa nisu oni odlučili da rasprava traje ponoći. To je predsjedavajući odlučio. Međutim, budući da gospodinu Kustiću ističe mandat u Saboru, odnosno, da dolazi do njegove zamjene, postavlja se pitanje, što će biti sa optužnicom, koju je DORH pokrenuo protiv njega, zbog izazivanje prometne nesreće. Da li će sada taj čovjek možda završiti isto kao i ovaj nesretnik Sanader, kojeg ste, slikovito rečeno, gurnuli niz stepenice. I ima među vama jedan čovjek koji se isto i preziva, mislim Sanader i sad i on će vjerojatno reći, ja nemam ništa s tim čovjekom i vjerojatno ćete vi svi govoriti, ali mislim to je po meni, nisko. Zamislite reći, mi smo svi pošteni, a ti Ivo, ti si lopov. To je priča, koja se pokušava našoj javnosti predstaviti. I sustavni problem, sustavni problem zapravo ovog Visokog doma je licemjerje i to što se ljudima, što se ovakve rasprave, o imunitetu ne vode češće. Jer ove rasprave o skidanju imuniteta ili o zamjeni zastupnike, rezultiraju stjecanjem ili gubitkom imunitetnog prava, toga ste vi svjesni gospodine. Jer nije isto jest li zastupnik ili niste zastupnik. Ako niste zastupnik, onda iz tog proizlazi da nemate imunitet, a ako jeste zastupnik, onda ga imate. Znači nije svejedno je li netko zastupnik ili nije. Međutim, sve u svemu, ono što je bitno jest da se zastupnicima mora omogućiti obavljanje njihove dužnosti. Jer u suprotnom, koji je smisao nas kao zastupnika? Kakve koristi ja osobno, jer gledajte budimo iskreni, zastupnici se u Saboru dijele na zastupnike parlamentarne većine i manjine. Mi koji smo parlamentarne manjine jedino ćemo, mi utječemo u Saboru i duljina trajanja rasprave i vi ste toga svjesni. Znači, jedino o duljini trajanja rasprave ja ovdje mogu utjecati. I sada zamislite, jer gledajte, vama je potpuno svejedno što će se pričati jer vi znadete da ćete vi donositi odluke i sada vi znate da je moje jedino oružje, jedini instrument političkog djelovanja govor, a vaš znači zastupnika vladajuće većine je donošenje odluka i onda se recimo zastupnicima oporbenima brani da govore, to je opasan presedan. I nadam se da će u ovome Saboru jednoga dana doći do političke mudrosti da će se prepoznati odnosno da će zakonodavac odnosno bolje rečeno oni koji vode u tom trenutku Sabor shvatiti da svaki zastupnik bez obzira bio izabran kao posljednji na listi preferencijalno ili ušao u Sabor kao zamjena kao u slučaju koji će se sada dogoditi ima pravo reći ono što misli. Zašto je to pravo bitno? Zato jer ste vi mijenjali gospodo Poslovnik, zato upravo da se suzbije rasprava. Pa vi ste toga svjesni.

Prije je moglo biti replika koliko ste htjeli. Što znači da novi zastupnici koji će zamijeniti stare koji će znači sada postati i prisegnuti na zastupničku dužnost ne znaju kako je Sabor ranije funkcionirao, jer ranije nisu bili zastupnici. I drugi problem koji ste vi stvorili ubijanjem rasprave je sljedeći. Vi trenutno ako ispucate replike kao što će recimo novi zastupnici HDZ-a za koje ja sigurno vjerujem da će biti jako aktivni u raspravama i redovito biti na sjednicama kao i vi koji ste uvijek redoviti i uvijek savjesno obavljate svoju dužnost. Onda se dižu povrede Poslovnika. I zapravo glavni razlog zašto mi danas imamo epidemiju opomena u Saboru je zlouporaba Poslovnika. A Poslovnik se zloupotrebljava zato jer nema mogućnosti ispravka netočnog navoda, broj replika je ograničen i zapravo onda da tako kažem zastupnici improviziraju. Ali uzrok te improvizacije pokušava se stvoriti slika da recimo kada će novi ti zastupnici HDZ-a ući u Sabor da zamijene stare, pokušava se stvoriti slika da će oni možda jednoga dana dizati povrede Poslovnika kao namjerno da krše Poslovnik, pa će ih predsjedavajući kao ukoriti itd. Međutim, stvarni razlog je u tome što je njima oduzet drugi način odnosno druga mogućnost da iskažu svoje nezadovoljstvo, neslaganje ili što god već rečenim. Uvažene dame i gospodo zastupnici i zastupnice, vama je dana mogućnost kao i onima koji će to zahvaljujući ovim izmjenama tek postati da govore sa ove pozornice, sa ove govornice. Međutim, ukoliko ju ne iskoristite, ukoliko nećete govoriti ono što mislite, ukoliko će te nove zamjene biti tek dio jednog mehanizma znači neke mehaničke ruke koja se diže ili spušta ovisno kakva je direktiva sa vrha, postavlja se smisao odnosno pitanje koji je smisao njihovog postojanja. Jer ukoliko će oni mehanički dizati ruke, ukoliko ćete vi svi glasati isto pa ne trebaju nam onda ljudi i zastupnici. Možemo onda radnije robote stavit ili botove, ili ne znam kako bi to nazvao, automate koji će za puno manji novac raditi isto što i vi. Znači, moguće je uštedu u ovom Saboru postići na način da se ukoliko je evidentno, a po mojem sudu je evidentno da se odluke vladajuće većine donose automatizmom i bez neke suvišne rasprave. Postavlja se pitanje koji je onda smisao, zašto mi plaćamo te ljude ako je unaprijed jasno kako će se glasati s jedne strane, a s druge strane u raspravi ionako ne sudjeluju? Htio bih ukazati na još jedan problem koji će se među ostalim odnositi i na buduće saborske zastupnike koji će to tek postati. U određenim zakonodavnim tijelima da bi se moglo raspravljati potrebna je prisutnost natpolovične većine zastupnika što bi slikovito značilo da mi u ovom Saboru npr. ne bismo mogli raspravljati ako nema kvoruma. Takva je situacija recimo u Republici Srpskoj, tamo u njihovoj skupštini u Banja Luci ako nema natpolovične većine prisutne rasprava nije moguća. Dok mi ovdje u Saboru možemo raspravljati makar bio, recimo kolega Bulj je nedavno sam ostao u Saboru i mogao je de facto raspravljati sam sa sobom i rasprava je bila moguća. Znači, u nekim drugim sustavima nije moguće da dvoje ljudi u tijelu zakonodavnom od 150 njih raspravlja. Znači, ako građani žele da zastupnici koji trenutno to jesu, koji će to tek postati odnosno ući kao zamjena da budu prisutni na raspravama da Sabor nije prazan. Mora se mijenjati Poslovnik i to na način da je potrebna natpolovična većina odnosno kvorum za raspravu. Hvala predsjedavajući. Sada idemo na pojedinačne rasprave i prvi je na redu kolega Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući, uvažene dame i gospodo, Sve donedavno obraćao sam se praznim stolicama ali danas se obraćam vama, živim ljudima i to mi je iskrena čast koju ne mogu s ničim opisati jer mi puno znači da čujete moje riječi budući da zbog svojeg odsustva rijetko imate priliku za isto. Međutim odsustvo zastupnika sa rasprave nije jedini razlog zašto vi recimo nećete čuti ono što zastupnik ima za reći npr. o zamjeni mandata uvaženih članova vaše uvažene poštovane poštene istinoljubive i pravedne stranke zvane HDZ, već je jedan od razloga zašto ne možete čuti tu raspravu o tome što su oni koji bi govorili, fizički izbačeni ili slikovito rečeno, moji žargonom deložirani iz ovog Visokog doma. Također, činjenica je nesporna da su građani ogorčeni načinom na koji se u Saboru raspravlja i da im nije jasno kako je moguće da tijekom goleme većine rasprava je sabornica prazna, da zastupnika u njoj nema a da svi redovno primaju plaću i zato smo se mi danas, u petak ovdje u 12 našli u ovako velikom broju, po mojem sudu ne radi rasprave o zamjeni mandata već mi danas po mojem sudu ovdje raspravljamo isključivo zato jer ste vi gospodo iz vladajuće većine, došli ovdje glasovati. Kada već pričamo o Mandatnom-imunitetnom povjerenstvu, htio bi se osvrnuti na još jednu osobu koja danas ovdje sjedi a koju smo svojedobno skidali imunitet, radi se o Tomislavu Sauchi.

I hoću reći da u onom trenutku kada određeni zastupnici vladajućoj većini više neće bit potrebni a g. Saucha pitanje koliko će još bit potreban HDZ-u, pitanje je koliko dugo će on u tom trenutku ostati na slobodi i pitanje je koliko je zapravo HDZ prijatelj njegov i koliko zapravo g. Saucha misli za isto ali pustimo mi g. Sauchu, rasprava je kao što smo rekli o zamjeni mandata g. Kustića i još jednog kojeg nažalost ne znam po imenu. A razlog zašto tog drugog zastupnika HDZ-a ne znam po imenu nije mojom krivnjom i mojom voljom već isključivo zato jer se taj čovjek svojim radom barem kroz moje oči nije isticao odnosno ja ga osobno slikovito rečeno, nisam zapazio a bojim se da ga ni građani koji slučaju ovu raspravu nisu zapazili međutim u ovom Saboru je najmanje bitno da li je ijedan od zastupnika prisutan tijekom rasprave ili ne, ovdje je jedino bitno da li ovdje kad se glasa ili ne. I ovaj moj govor je čin protesta prema načinu rada Hrvatskog sabora u kojem je sabornica ne poluprazna nego skoro potpuno prazna tijekom goleme većine rasprava i samo petkom kad se čuje ono zvonce kao u školi, dolazi do plime odnosno navale zastupnika koji iz svih uglova Sabora odjedanput ulaze u sabornicu. Ja sam uspio ovim govorom ukazati na to da su građani zapravo ogorčeni zbog takovog načina rada jer činjenica jest da imate natprosječne plaće, vi gospodo zastupnici, pa i ova gospoda koja će to uskoro postati ukoliko zamjena bude izglasana, a da je vaš rad dosta mršav. Dok recimo saborska straža koja mene iznosi i koji imaju stvarnog posla i moraju biti poslu i tijekom svog radnog vremena moraju bit na svojem mjestu, imaju istu da tako kažem odnosno puno veći posao, teži posao i u fizičkom smislu iznašanja a plaća im je manja za razliku od vas su cijelo vrijeme ovdje prisutni. I stoga ovom prilikom koristim ovaj trenutak da izrazim puno podršku sindikatu koji traži više novca za one ljude koji me iznose iz Sabora i htio bi ovom prilikom reći to tijekom ove rasprave o novim zastupnicima koji će to postat, da se to tiče ovo, ta tema i njih jer možda će danas-sutra i njih iznositi iz ovog Sabora i stvarno je red da sukladno tome dobiju veću plaću.

Kolega Pernar, molim vas da se držite teme, opet ste malo odlutali, dobri ste bili ali sad malo lutate. G. Jandroković, ok, pođimo od pretpostavke da izaberu … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije.]] o zamjenama koje će doći, znači da njih moraju iznositi i u slučaju da njih moraju iznositi, stvorit će se problem a htio bi samo reći zašto. Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, pri ručnom prenošenju tereta, primjereni uvjeti pri prenošenju tereta, ako je držanje tijela pri prenošenju ergonomski primjereno, prostor za kretanje i hodanje je dovoljno velik, tlo ravno i da teren ima primjereno hvatište. Napominju da pri iznošenju, znači ne sam mene nego i ovih novih zastupnika koji bi to tek mogli postati, to nije moguće osigurati budući da se prvo zastupnike, znači moguće i ove nove zastupnike HDZ-a mora prvo dohvatiti iz saborske klupe u skučenom i stepenastom prostoru pri čemu saborski stražari tijelo drže u položaju dubokog pretklona u kojem postoji opasnost od oštećenja leđa. Budući da poslodavac zbog konfiguracije sabornice ne može ručno prenošenje tereta, znači moguće novoizabranih zastupnika HDZ-a zamijeniti primjerenom radnom napravom, pomagalima i primijenjenim mehaničkim pomagalima. Jedino rješenje za saborske stražare koji bi ih hipotetski mogli iznositi iz sabora je priznavanje dodatka na posebne uvjete rada u vidu dodatka na iznošenje, pazite oni kažu Pernara iz sabora, ali kao što sam rekao moglo bi se to primijeniti i na zastupnike koji će nakon odluke odnosno glasanja po zaključku MIP-a postati zastupnici, uz napomenu da bi dodatak trebalo postotno povećavati u slučaju učestalog iznošenja nekog korpulentnog saborskog zastupnika, stoji u priopćenju sindikata. Sad pod, oni su pod korpulentnim naveli recimo primjer Mire Bulja, ali ja smatram da uistinu nije svejedno da li će iznosit nekog recimo mršavog zastupnika ili recimo nekoga tko možda i nije tako, da tako kažem mršav, ko poput recimo gospodina Ivana Šukera, jer lako je mene iznijeti iz sabora, ali ima ovdje ljudi koje bi bilo puno teže i stoga u potpunosti podržavam ovaj prijedlog sindikata namještenika i predlažem da se napravi koeficijent po kilogramima, jednostavno da se uz slikanje zastupnika da se obavi i vaganje, i to ne samo na početku i kraju mandata da se vidi zapravo kako je ovaj rad utjecao na njih. Smatram da bi te kriterije i tu praksu trebalo primijeniti i na zastupnike koji će biti ukoliko odluka MIP-a bude takva, biti zamijenjeni i da na taj način se zapravo ovom visokome domu doda još jedna nota. Nota koja će pokazati djelovanje zastupnika odnosno utjecaj saborskog rada na njihov rad. I još jednu stvar bi htio reći, velika mi je čast da će ova rasprava, da je pobudila toliki interes da se sve više ljudi javlja i da zapravo hrvatska javnost konačno progovori o pitanju statusa saborskih zastupnika, njihovim plaćama i njihovoj prisutnosti na radome mjestu. Hvala predsjedavajući. Bili ste vrlo zabavni kolega Pernar, jedino ste zaboravili reći da je vaš kolega prijetio stražarima smrću. To je isto tako bitno, pa kad jako se zabavljamo svi skupa i smijemo meni to uopće nije smiješno, taj završetak. Da je sve ostalo na šali, bilo bi dobro, ali ono što smo mi jučer vidjeli nije bila šala, nego vrlo ozbiljne prijetnje koje nisu primjerene za sabornicu. Poštovani kolega Stazić, izvolite. Govorili ste o imunitetu koji će dobiti novi zastupnici ovdje, ali gledajte taj imunitet njima neće omogućiti da govore istinu. Zato što se protiv zastupnika može pokrenuti privatna parnica zbog duševnih boli. Tako je Davor Bernardić dobio nepravomoćnu presudu na 75.000 kuna zbog riječi izgovorenih u ovom saboru. Ja sam zbog riječi izgovorenih za ovom govornicom u ime kluba govoreći dobio nepravomoćnu presudu od 40.000 kuna. Pazite nisu njihove duševne boli tako velike, nego su njihove duše male pa boli izgledaju velike u tako malim dušama. I vi ste, i vi ste bili predmet progona zbog toga što ste napisali grafit, a oni koji su Sanaderu nosili torbe pune novca eno ih još tamo sjede u ovim klupama. Odgovor na repliku, izvolite. Istina je uvaženi zastupniče Staziću, za razliku od mene kojeg DORH progoni odnosno odlučili su podići optužnicu protiv mene zbog pisanja grafita, neki koji su nosili torbe pune novca koji nije nigdje bio prijavljen za HDZ ne samo da nisu progonjeni od strane DORH-a nego sjede u ovome saboru. I to je zapravo najveća sramota odnosno to govori sve o jadu i bijedu i stanju našeg pravosuđa i ovog pod navodnicima visokog doma koji svakog dana sve niže i niže pada. A što se tiče reakcije mojeg kolege Bunjca htio bi reći da je ona bila u afektu i posljedica onoga što je vidio da mi stražari rade, znači kad je vidio taj užas i stravu u Hrvatskom saboru on je u afektu tako reagirao i moram reći da u tom trenutku nasilje stražara prema meni popustilo [[Upadica: Vrijeme je isteklo, hvala vam lijepo.]] hvala.

Ima neke glave ovde ja ih zovem kamena guzica, tako je bio jedan u Centralnom komitetu tu su svaki dan, a nitko ništa neće zapamtit što smo rekli, svaki dan, to je bio jedna tamo kod stadiona, nikad nije propustio ni jednu ovu sjednicu, nikad ništa nije reko. Ja sam u totalna medijskoj blokadi.

Pravosuđe, kakvo pravosuđe ja sam bio u svakoj policijskog upravi od Črnomerca do Bregane prevodili su naša milicija, zašto, evo ima odgovor na to, meni se telefoni prisluškuju i danas sam bio u Canberri u stvari, vidio bio tamo uživo skype udbaši kad se njih riješimo imat ćemo državu. Isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku, izvolite. Gospodine Glasnović ja razumijem vaše ogorčenje i moram reći da se s vama i slažem. Međutim, pozivam vas da se suprotstavite pogotovo desnom krilu Udbe koje ste nažalost dugo vremena možda i nesvjesno podržavali. Pozivam vas da budete borbena oporba i da se ne borite samo protiv onih slikovito rečeno kamenih guzica … već i protiv onih kamenih guzica koje sjede i na drugoj strani ovog visokog doma. Hvala

Prvenstveno to nije istina. To je meni uvreda kao čovjeka jer ja sam žrtva UDBA-e i moja obitelj, tu sjede glave i lijevo i desno krilo Nije bilo povrede Poslovnika. Rasprave koje vodite su ispod razine za koju smatram da su primjerene Saboru, pa pozivam vas da malo razmislite o tome što i kako govorite. Izvolite. Kolega Pernar koliko god bilo duhovito ovo nastupanje, ja ću govoriti o nečem što je vrlo ozbiljno, a to znači saborska straža je postupala suprotno zakonu. Naime, radi se o tome da u niti jednom zakonu nije riješeno primjena sredstava prisile. To znači da oni mogu to raditi. Prema tome, moja sugestija vam je kao saborskom zastupniku i svima nama da se to napokon regulira. Naime, predsjedavajući tko vodi sjednicu dovodi u situaciju saborsku stražu koja nije kriva što je samo internim aktom to riješeno da primjene sredstva prisile prema bilo kojem saborskom zastupniku. Protuzakonito prijavite DORH-u. Uvaženi zastupniče, ako sam shvatio znači fizičko djelovanje saborske straže prema meni nije regulirano nikakvim zakonom niti pravilnikom, što znači da je njihovo postupanje bilo van zakona i van okvira i to je nešto o čemu također treba raspravljati s naglaskom na osobe koje se odlučuju primjenjivati takav institut. To je bitna informacija i gospodo iz HDZ-a nemojte misliti da ćete nas moći ugnjetavati do sudnjeg dana. Vaše vrijeme prolazi, nove generacije dolaze i svijest hrvatskog naroda se mijenja. Hvala. Samo da pojasnimo i kolegi Ostojiću i kolegi Pernaru. Dakle, mi imamo saborski Poslovnik koji ima snagu zakona.

U tom slučaju predsjedatelj može zatražiti od straže Sabora da zastupnika udalji iz dvorane.“ Dakle, postupanje je učinjeno sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora. Izvolite. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, niste u pravu koliko god je Poslovnik povrijeđen članak 248. znači što se toga tiče. Ali najbitnija stvar je da Poslovnik ne može regulirati primjenu sredstava prisile. Može udaljenje sa sjednice i sve ostalo. Dovodite u situaciju ljude koji to rade da krše zakon. To je problem. Treba to riješiti i donijeti zakon o tome. Ne može se na ovaj način raditi, niti zaštitarsku službu niti bilo kako drugačije nije regulirano njihovo postupanje i dovodite njih u problem da mogu kazneno odgovarati za ovo. Hvala vam lijepo. To nije točno, ali nema veze to je vaše mišljenje. Kolega Maras izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, danas u naše klupe dolaze dva nova zastupnika iz HDZ-a, ali ja ću malo posvetiti pažnju i onome tko odlazi iz naših klupa i sa te strane kada govorimo o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva nemoguće je ne primijetiti da je ono što smo govorili mjesecima, pa i više od pola godine se na kraju i dogodilo. HDZ-e u svojoj političkoj trgovini sitnom potkosurivanju je u dvije ključne institucije konačno priznao da politički vlada. Jedna od tih institucija je državni inspektorat. Da bi gospodin premijer Plenković namirio svog kolegu Mikulića iz Grada Zagreba morali smo donositi Zakon u Hrvatskom saboru i napraviti mastodont sa nekoliko tisuća inspektora kako bi se gospodin Mikulić uselio u novoiznajmljenu zgradu u središtu Grada Zagreba tisuće i tisuće kvadrata koje će plaćati porezni obveznici kako bi imao velebne dvore i tisuće zaposlenih i kako bi sutra mogao raditi represiju prema kome god se politici HDZ-a zamjeri. Znači sa te strane vidimo da je ono što smo govorili cijelo vrijeme i istina. HDZ-e stvara političke institucije, institucije represije kojim želi cijelu Republiku Hrvatsku staviti pod svoju čizmu i to je primjer gospodina Mikulića koji je u toj trgovini između Bandića, Plenkovića i sebe isposlovao sebi funkciju. Maknut će se iz gradske skupštine gospodinu Prgometu da bude predsjednik Skupštine, a gospodin Bandić će biti oslobođen svih mogućih nadzora, kontrola i koječega ostaloga u zamjenu da vrši stabilnost političke većine u Hrvatskom saboru. Sramotna odluka, sramotna odluka Vlade HDZ-a da stavi jednog političara koji se ničime nije dokazao da je uopće sposoban to voditi, bilo bi primjerenije da je dobio mjesto pomoćnika ili državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva za trgovinu. U tome je bio vrlo uspješan kada je trgovao u gradskoj skupštini sa Bandićem. Druga institucija o kojoj ovdje također moramo govoriti, radi se o zastupniku Kustiću koji je postao Plenkovićev namjesnik u Hrvatskom nogometnom savezu. Znači on je de facto predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, a nije to naš proslavljeni reprezentativac Davor Šuker. Znači, danas smo svjesni da je novi predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza HDZ-ov Kustić koji zajedno sa velikom većinom HDZ-ovaca u upravnom odboru tog saveza i dalje privatizira sport, tu kuću, ali ne samo to, nego i stotine milijuna proračunskih kuna koje će vjerojatno biti utrošene za nacionalni savez. On ide tamo zbog toga što će se graditi novi nacionalni stadion i da kontrolira kako će se potrošiti 400, 500 milijuna kuna i tko će taj posao raditi. Opet se tu javlja gradonačelnik Bandić koji želi potrošiti novac naših sugrađana u Gradu Zagrebu na taj novi stadion i ja ovdje poručujem da ne troši niti kune, neka uredi stadion u Maksimiru, neka konačno napravi da se ispravi to ruglo u Maksimirskoj cesti koje je povijesno mjesto za sve Zagrepčane i Zagrepčanke i tek onda neka razmišlja o određenim drugim stvarima. Sa te strane u dvije ključne institucije, jedna represivna, znači, inspektorat glavni se imenuje HDZ-ov političar, kako bi sutra zatvarao obrtnike, kako bi sutra radio po političkom nalogu koga će kontrolirati, koga neće kontrolirati, a kada pogledate koliko je taj čovjek žudio za tim mjestom, onda si možete misliti u biti što će tamo i raditi. HDZ ne preza pred ničim. HDZ vraća RH, ne 5, ne 10, ne 15, nego 20 i više godina unazad, stvorio je državu i stvara državu gdje će jedino biti bitno da si član partije, da si član HDZ-a i onda ti je dopušteno sve. Ukoliko nisi, ukoliko ne radiš ono što su oni zamislili, onda si izložen svakom mogućem progonu i tome se treba suprotstaviti. Gospodo iz HDZ-a rekli ste da ste protiv politike u sportu, kako to da g. Kustić koji je btw. jučer vodio listu HDZ-a u ličko-senjskoj županiji, čovjek se kandidirao dole da bude predsjednik županijske skupštine, rekao je da će razvijati Liku, da će napraviti od Like hrvatski Las Vegas ili nešto tako, na kraju odlazi iz politike nekoliko tjedana nakon izbora. Pa zar to nije izborna prijevara? Zar to nije laganje birača? Gospodo iz HDZ-a, recite mi, zbog čega ste lagali Ličanke i Ličane kada ste nudili Kustića za prvoga na listi u toj županiji, kada se čovjek uopće više od danas formalno i ne bavi politikom? Zbog čega ste dovodili dole ministre? Bio je i naš predsjednik Jandroković, svi su bili dole, obećavali brda i doline, napraviti naravno neće ništa jer se sve vrti oko jednostavnog i jedinog interesa, a ovdje se radi o tome da se preuzme kontrola nad stotinama milijuna kuna u Hrvatskom nogometnom savezu. Dosta je bilo da podređujete državu sebi, ne smijete to raditi, nije RH vlasništvo HDZ-a, nemojte taj Sanaderovski mentalitet koji vam je očito toliko teško ostaviti iza sebe, nemojte ga primjenjivati i dalje. Mislite da su ljudi glupi, da ne razumiju da HDZ bez obzira šta je Sanader završio u zatvoru, predsjednik HDZ-a i premijer, da ne vide da HDZ i dalje radi na isti način, da HDZ i dalje forsira svoje kadrove, da je HDZ stranka opasnih namjera za RH zbog toga šta ne želi mijenjati svoj mentalitet i sve ono šta bi trebala napraviti da RH bude moderna europska zemlja, da nemamo političare i inspektoratu, da nemamo političare u sportu, da se ne krade putem zakona legalno davavši tko zna kolike milijune kuna za tko zna kakve poslove, da nemamo Agrokor koji je danas u istoj situaciji kao što je bio prije dvije godine, samo što je zaduženje skuplje, samo što ste vi odabrali tko će biti vlasnik, samo šta ste platili konzultante preko milijardu i po kuna, da nemamo ministre koji sjede piškalonca na poduzetnicima, na utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, da nemamo ministricu koja ne može izdržati da njena obitelj kupi Mercedesa od preko 100.000,00 EUR-a, da nemamo toliko afera koji su iza nas, i avioni i Krstičević, i ministar zdravstva Kujundžić, Vlada puna afera i zato moramo jednostavno na ovaj način reagirati i reći da to jednostavno više ne smije ići tako, da ljudi moraju pokazati HDZ-u da RH nije njihovo vlasništvo i da im moraju pokazati palac dole na budućim bilo kojim izborima i europskim koji nam slijede 26.5. i predsjednički koji nam slijede iza toga i posebno važno, parlamentarni koji će biti slijedeće godine.

Vi nas vraćate unazad potezima poput Mikulićevog, potezima poput Kustićevog, ne želimo više da politika određuje tko će biti predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, da se svojata svetinja Hrvatska nogometna reprezentacija za koju svi navijamo i koju svi volimo.

Uvaženi kolega Maras, kolega Mikulić je daleko kompetentniji za mjesto glavnog državnog inspektora za razliku od vas koji ste bili ministar poduzetništva i obrta samo zato što ste imali crvenu iskaznicu SDP-a koju vam je dao s povjerenjem Zoran Milanović. Ja ovdje upućujem kritiku predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću jer ga je stavio na vrlo nisko mjesto, pa se sad mora predstavljat kao Agent 007, Fred je dodao ime, predlažem da se doda Gordan Maras 007, možda će bit bolji izbor, ali zapravo veća kritika kolegi Bernardiću je da on zapravo jedinog ozbiljnog kandidata za gradonačelnika Zagreba šalje u Brisel. Mi nećemo imat ozbiljnijeg kandidata za gradonačelnik od kolege Marasa, evo ja vas molim još jednom razmislite, niste predali listu. Hvala lijepa. Kuvertirajte svoj glas, g. Ćeliću, hvala vam na podršci mada mi vaša podrška neće trebati jer HDZ u gradu Zagrebu ne predstavlja ništa. Na ovim izborima europskim, vidjet ćete da će vaša lista dobit manje glasova od SDP-a u gradu Zagrebu. znači mene utrka za drugo mjesto u gradu Zagrebu ne zanima, ja želim pobjedu za SDP i SDP će imati svog gradonačelnik jer vaš pajdaš Bandić je svoje odradio i sa te strane koliko vas on još bude šlepao, toliko ćete biti na vlasti jer HDZ u gradu Zagrebu niti će imati niti je imao od '97. g. kad ste nametnuli, sramotno izigrali volju Zagrepčana, svoju gradonačelnicu. 22 g. brojat ćete g. Ćeliću, mislim da nećete, možda ćete i mirovinu dočekat kad će HDZ u gradu Zagrebu konkurirati a vi se očito morate po nalogu svaki puta kad čujete Mikulić, morate se javiti, ne morate vi jedini Mikulića ... [[Govornik se ne razumije.]] [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] pa ima tu još kolega iz grada Zagreba koji bi se mogli javiti i braniti svoga predsjednika. Poštovani kolega Maras, govorili ste o dva saborska zastupnika koji odlaze iz Sabora na vrlo važne funkcije. Jedan od njih je g. Mikulić i njegov odlazak u Državni inspektorat pokazuje sav karakter Plenkovićeve Vlade koja je u mnogome identična onoj Sanaderovoj a to je kontinuirano okupiranje institucija.

Vi ste spomenuli stadion ali ono što ste propustili spomenuti je Povjerenstvo za izgradnju tog stadiona. Da li znate, da li zastupnici u ovom Saboru znaju koga je Milan Bandić stavio u to povjerenstvo?

G. Grbin, rekli ste suštinu svega. Hrvatskom sada pokušavaju vladati interesni lobiji, HDZ i oni koji netransparentno troše javni novac u lokalnim sredinama i ovo je prava slika Hrvatske. Treći u kolu je onaj pravi koji vlada hrvatskim nogometom i koji je pobjegao u BiH, koji je očito pomagao HDZ-u nemilo do prije nekoliko godina u kampanjama druživši se sa Predsjednicom RH, to je g. Mamić. To je to društvo. HDZ, Mamić i Bandić. Pa ukoliko građani Hrvatske misle da ne mogu bolje, neka glasaju i dalje za Mamića, Bandića i HDZ. Ukoliko misle da mogu bolje, neka to mijenjaju. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Maras, u svojem govoru dotaknuli ste se Ive Sanadera i ovom prilikom htio bi pustiti jedne njegove riječi koje su ja mislim i danas aktualne, poslušajte ih.

Dakle ja vam dopuštam, samo malo, vratit ćemo se, ja vam dopuštam da govorite što god želite ali nemojte izvoditi cirkus. Jučer je taj cirkus završio prijetnjama smrću vašeg kolege prema saborskoj straži, prijetili ste smrću. To se do sada nije dogodilo ovdje, nikad. I ne radite od toga sada cirkus, ne manipulirajte, ne pokušavajte to zasjeniti sada svojim egzibicijama.

Kolega Stazić, vi ste na redu, izvolite. Kolega Maras, mala djeca, ptice na grani, ribe u vodi znaju zašto je Mikulić postavljen za glavnog inspektora. Njegova prva i osnovna zadaća će biti da inspekcija nikada ali nikada ne dođe ni kod jednog HDZ-ovca kako bi mogli krasti kao što su se navikli sve ove godine i da dođe kod svakoga onoga tko je član, nekog obrtnika, poduzetnika, tko je član neke druge stranke ili dovoljno da nije član HDZ-a kako bi ih zastrašili i kako bi ih progonili. Rezultat takve HDZ-ove politike je to da mladi i pametni ljudi odlaze iz Hrvatske, ostaju krkani, oni koji glasaju za HDZ.

Imamo povredu Poslovnika, kolega Ćelić izvolite. Pa povrijeđen je Članak 238., dakle kolega Stazić opetovano ovdje drži nekakve političke manifeste, političke prodike, čovjek priča o nekakvom moralu, ne znam zašto se niste bunili dok je SDP bio na vlasti, ali dajte već jednom objasnite koliko je koštalo ljetovanje na Brijunima. Kolega Ćelić to nije bilo povreda Poslovnika, to je bila replika pa vam moram dati opomenu. Izvolite kolega Maras. Hvala lijepa, kolega Staziću ja mislim da ste vi već skicirali kako će politički djelovati ta institucija Državni inspektorat, vidite da je čovjek, gospodin Mikulić se sav uživo u to jedva čeka da starta u niskom startu, već je najavio određene akcije i rekli ste dobro. Mala djeca već to znaju, ptice na grani, jedino da ne bude na kraju da i kune u džepu znaju. I da ljudi budu morali plaćati kazne, oni koji nisu po volji HDZ-u i da se ne moraju i da se ne zatvaraju mali obrti zbog toga što su imali kunu, dvije više prometa, a da oni koji na veliko muljaju prolaze bez ikakvih kazni samo zato što bliski sa vladajućom strankom. Nikada u povijesti RH inspektorat ovako politički bio obojen, nikada, zbog čega to radite gospodo iz HDZ-a, jedino zbog toga da kontrolirate situaciju i pogodujete [[Upadica: Hvala.]] onima koji su vam bliski. Sada je na redu zadnja replika, poštovani kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolega Maras poslove koje će obavljati gospodin Mikulić su do jučer obavljali dok su bili na vlasti ministri SDP-a. Na taj način imputirate i pokušavate prokazati gospodina Mikulića navodno pretpostavljam iz iskustva koje ste vi kao ministri u čijoj su nadležnosti bile inspekcije obavljali. Dakle, ono što ste pretpostavljam vi obavljali sad bi te imputirali budućem glavnom državnom inspektoru. I ja vam se na ovom istupu ovih 10 minuta u ime HDZ-a zahvaljujem, jer doista će građani u ovom istupu koji je bio ispod svake razine prepoznati razliku između HDZ-a i SDP-a. A to i prepoznaju dva puta mjesečno nas ispitivanja javnog mijenja ukazuju gdje je HDZ, gdje SDP. Hvala lijepo, gospodine Bačić nemojte se vi brinuti za SDP, niti nemojte misliti da hrvatski građani zbog toga što imate 10% više potpore misle da HDZ dobro vodi državu i da vodi vladu i da je situacija u Hrvatskoj krasna. 75% hrvatskih građana misle da radite katastrofalan posao i da taj posao ne zaslužuje prolaznu ocjenu. Što se tiče inspektorata, jedno je gospodine Bačić kaka imate na 20 mjesta inspekcije, a jedno je kada se moć skoncentrira u rukama jednog politički postavljenog čovjeka koji samo zbog toga ide tamo. Pa zbog čega bi čovjek napuštao funkciju predsjednika skupštine, pa ne zato šta je mjesto državnog inspektora glavnog časnije od te funkcije. To je drugi parlament u Hrvatskoj. On tamo ne ide zbog časti, zna se zbog čega on tamo ide.

Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege evo žao mi je što vas nema toliko kao što je bilo prije jedno pola sata, taman sam se bio poradovao da ću moći malo iznijeti neka razmišljanja jer danas je oko podne, petkom bude ovo daleko punija sabornica nego što jest. Osjetio sam potrebu da govorim o ovom, ovoj točci i problemu jer ovo što se sad događa odlazak iz sabora, zamjena mandata govori o trulosti političkog sustava u Hrvatskoj i govori o tome da je davno stvoren klijentelistički politički sustav. Postavlja se ključno pitanje koji je smisao rada saborskog zastupnika ovdje? Znači, netko se natjecao na izborima, bio u kampanji, građanima objašnjavao ono što će raditi, činiti i sada nakon nekog vremena jednostavno, na pola mandata odlazi na neku izvršnu funkciju i odlazi tamo gdje mu najviše odgovara. Pa ajmo biti konkretni jer je ovdje traženo da se držimo dnevnog reda. Pa evo recimo gospodin Kustić naš još uvijek kolega nije službeno ovdje danas razriješen, zašto on odlazi recimo u Hrvatski nogometni savez, zašto baš u Hrvatski nogometni savez, zašto nije otišao u kako bi rekao u neki kuglački savez, stolnoteniski savez, nego baš u Hrvatski nogometni savez gdje je puno novaca, tamo je puno novaca. Ima i problema ali tamo se trži najboljim našim igračima, znači to su mladi ljudi na koje smo mi ponosni, mi smo ponosni, ali dobro je biti pored njih kad obave se ti transferi tu je velika količina novca. Znači tu su milijuni, tu su pare. Dakle, vidite on je otišao, odlazi odavde sa ovog časnog mjesta za koje se borio, zbog kojeg ga je narod izabrao posebno u području Like i sad najedanput njega nije više briga za nacionalne probleme zbog kojih je izabran i sad on ide na jednu izvršnu funkciju iz samo njemu znanih razloga. Zašto recimo nije otišao u neki upravni odbor NK Rudeša ili recimo Intera iz Zaprešića? Nekih nogometnih klubova koji imaju problema da čovjek pomogne jer sigurno je, sigurno se, znači ima širok krug poznanika, može animirati, al' vidite nije, on hoće u Hrvatski nogometni savez. Naš kolega Mikulić, on ide u Državni inspektorat, on je i u Skupštini, predsjednik Skupštine Grada i tako dalje, puno funkcija ima, e ali sada u Državni inspektorat koji je sada, svi su ovi inspektorati pod jednom kapom, u novi prostor, država mora plaćati taj novi prostor i to ne država, nego mi ćemo platit. Vidite, ovo je naprosto nespojivo. Kada stranka Promijenimo Hrvatsku u idućoj Vladi nakon sljedećih izbora preuzme dio odgovornosti za vođenje institucija ove države, mi ćemo odmah promijeniti statut tog Državnog inspektorata i zabraniti političarima, ne da budu predsjednici, nego da uopće dođu tamo na bilo koju funkciju. Pa gledajte molim vas, što povezuje ova dva naša, dvojicu kolega saborskih zastupnika? Pa oni su izabrani bez, nema tu javnog natječaja pazite, pa da je barem recimo kolega Mikulić, da je raspisan natječaj za Državni inspektorat za predsjednika, ključnog čovjeka, pa u medijima, pa da se natjecalo pedeset, sto ljudi, pa barem deset ljudi, al' nema nikog, znači on se postavlja, e vidite zašto sam se javio da diskutiram, dragi građani je li želite i dalje ovakvu Hrvatsku? Pa vaša jedina dilema je želite li ovakvu Hrvatsku koja nas vodi propadanju, klijentelizmu, korupciji ili želite s time raščistiti. Ja vas pozivam na sljedećim svim izborima, masovno izađite da već jednom prekinete tu dilemu, da jednostavno pometemo sa političke scene ovakav jedan politički klijentelizam. To je sada, jako su veliki problemi [[Upadica: A sposoban je.]] , tamo su veliki problemi nabave bili, pa ako ima gdje šta inspekcija radit, to je dolje, pa dolje recimo da odradi godinu dana, pa možda onda čak, možda bi čak onda čovjek i rek'o pa možda bi i mogao ovdje, znači neće nitko tamo gdje su problemi, ni u 3. Maj, ni u Uljanik, nigdje, ali ponavljam najveći je problem gospodine podpredsjedniče Sabora, i kolegice i kolege ovdje koji sjedite, što nema javnih natječaja na tako važne službe, nego se, pazite odavde Odlukom Vlade, nekoga iz Vlade, sigurno premijera, prebacuju saborski zastupnici da idu na izvršne funkcije. E zato sam se ja javio za diskusiju da kažem da je ovaj politički sustav gnjil, truo, jer je Vlada nadređena Saboru vidite, ona mora bit sluškinja nas ovdje, mi smo izabrani od građana, ali ne, sad je obratno. Premijer je praktično faraon postao. To je izuzetno štetno po Hrvatsku i zbog toga to najviše boli mlade ljudi, kad oni vide to im se gadi, oni mi govore doslovno ovim riječima to nam se gadi kad vidimo da se ljudi, kako dolaze na najviša mjesta na funkcije da se bez, bez veze sa vladajućom strankom ne može zaposliti ni kao spremačica, niti čistiti prostore bilo gdi. Znači, u ime stranke Promijenimo Hrvatsku molim vas da zaustavite ovaj proces, da ovi saborski zastupnici obavite razgovor s njima, da im ukažete još jednom, znači možda nisu svjesni što znači bit saborski zastupnik, da ih osvijestite, vi iz vladajuće koalicije, iz HDZ-a, jer su oba HDZ-ovci, da ljudi ostanu ovdje u Saboru, da se bore za ljude odakle su došli, koji su ih izabrali.

Jel' netko radio statistiku među nama? Pa to je nedopustivo ljudi moji, znači ovo je jedna prolazna institucija gdje se ljudi plasiraju kad dođe vrijeme na neku političku funkciju, i zaista malo, slažem se s ovim, recimo mjesto glavnog inspektora u ovom Državnom inspektoratu, pa to je izuzetno moćan čovjek, i sad možete zamisliti hipotetski što se sve može dogoditi i kakve naredbe mogu hipotetski dolaziti iz Vlade, iz vladajuće strukture stranke, hoće li to biti selektivno slanje inspekcija ili neće, e pa zato mi u stranci promijenimo Hrvatsku smatramo da je ovo nezdravo, da je ovo gnjilo, da je opasno, ne želimo više takvu Hrvatsku. U inspekciju u ovakve stvari ne smije nitko doći iz politike, moraju doći na javnom natječaju i samo je to jedina, jedina stvar. I da zaključim, poštovani građani vi koji nas pratite i gledate, vi imate samo jednu dilemu, samo jedno pitanje hoćete li i dalje podržavati kad izađete na izbore, hoćete li i dalje podržavati ovu propast za Hrvatsku, ili će te podržati nove ljude, nove stranke, stručnjake, poštenije ljude da konačno našoj djeci osiguramo, otvorimo vrata za budućnost, a oni koji su otišli, da se dobar dio vrati.

Kolega Lovrinović pa i ovaj potez sa Državnim inspektoratom je dio velikih nastojanja vladajućih opće depolitizacije društva izvan sfere politike. Pa su tako depolitizirali Državni inspektorat, pa se tako depolitizira Hrvatski nogometni savez. Pa tako izjavi jedan član HDZ-a kaže: „Mi smo depolitizirali Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.“ a to izjavi jedan član HDZ-a koji je na čelu te zajednice. Naš kolega Sanader. Dakle, mislim da niste shvatili dobro poantu ovoga svega, a to je opća depolitizacija što vladajući rade, ja to apsolutno pozdravljam.

Vi ste malo ironično komentirali, ali slažem se. Znači opća depolitizacija i ovaj doprinos HDZ-a općoj depolitizaciji. Ali znate što? On je pristao na takav način funkcioniranja i on njih uhljebljuje jer oni su i došli očito u politiku samo zbog toga da negdje budu. Kakav Sabor, kakvi bakrači, kakav opći interes jer opći interes je nešto što zbog čega mi moramo ovdje biti. A ovdje ja općeg interesa teško, slabo vidim odnosno bolje rečeno ne vidim. I ono što Plenković kao čovjek koji je došao, čitav život je bio diplomat od kako je počeo raditi, treba je donijeti ovdje nešto iz Europe. Jel' tako? A vidite on razvija na sve strane politički klijentelizam. Evo, to je to. Kao i kod Državnog inspektorata tako je jasno zašto i ovaj drugi zastupnik Kustić odlazi baš u Hrvatski nogometni savez. Vidite Mamić je ovdje bio nacionalni heroj, redovit gost kod Predsjednice Republike, plaćao je njezine dočeke rođendana, a onda kada je pravomoćno presuđen zbog kriminala onda je utekao u Bosnu jer toliko voli svoj ljubljeni hrvatski narod i svoju ljubljenu Hrvatsku domovinu da je pobjegao od njezine pravde. To je tipično za mnoge ovdje čije je rodoljubno srce tako veliko da im nije dovoljna jedna država. Moraju imati čak dvije da ju smjeste u tako veliko rodoljubno srce.

Kolega Lovrinoviću, a sada ću vam navesti jednu stvarno ironiju koju smo imali ovaj tjedan. Naime, ovaj tjedan je Zakon o vodama ako znate tri zakona su vode. U jednom od Zakona o vodama piše: „Treba se formirati Vijeće za vodne usluge“ i sada oni koji mogu zadovoljiti natječaj i doći u natječaj piše: „uvjet je ne mogu biti članovi ni jedne političke stranke. I gledajte sada tu ironiju. Mi imamo Vijeće za vodne usluge koji ničemu iskreno rečeno ne služi. Tamo ne mogu biti niti jedan član političke stranke, a onda imamo glavnog državnog inspektora koji evo nije toliko važno, može biti član neke političke stranke. Velim ja, vi ste u pravu u cijelom ovom dijelu koji ste govoriti želimo depolitizirati Hrvatsku i onda možemo reći – evo, depolitizirali smo Vijeće za vodne usluge.

Pa mi kada smo razmišljali kako ćemo nazvati stranku malo duže zvuči, ali smo je nazvali Promijenimo Hrvatsku. Jer na svakom koraku vidite da nešto morate promijeniti. E ovo što vi kažete u ovo Vijeće za upravljanje vodama tu ne može biti nitko iz politike, ali glavni državni inspektor koji stotine tisuća ljudi pod sobom ima e on mora biti. Ovdje nije toliko presudno, nije važno. Prema tome, što želim zaključiti na temelju ovoga? Zato vas pozivam da razmontiramo ovakav politički sustav da Sabor bude središnje mjesto, da Vlada bude sluškinja Sabora i da vodi politike za koje se narod znači zalaže, a koje mi zagovaramo ovdje. Uvaženi kolega Lovrinović, vi propitujete, imate pravo na to kompetenciju i prozivate uhljebom čovjeka koji je bio pomoćnik glavnog državnog inspektora 8 godina, čovjeka koji je doktor tehničkih znanosti i ne vidite tu nikakvog razloga, nikakvu kompetenciju da bi on mogao obnašati funkciju glavnog državnog inspektora. Ja vas ovdje pitam, pa vi recite javno da li je moguće u nekoj konstelaciji da vi sutra postanete guverner Hrvatske narodne banke ili je isključni kriterij što ste bili saborski zastupnik i kao takav ne možete konkurirati ni na jednu funkciju? Iste analogno tome ne bi mogli biti niti ministar financija, niti ministar policije, niti ministar obrane ako govorimo o depolitizaciji zanemarujući osnovne postulate demokracije?

Međutim, nakon dvije godine pa to je nevjerojatno.

Toga nema. Znači samo odluka, imenovanje ti ćeš biti tamo. Zašto? Jer vi želite pokriti sve od toga da odlučujete koja će čistačica se može negdje zaposliti, pa sve do glavnog državnog inspektora za ovo, za ono. Zato je vaša politika propast za Hrvatsku i zato se toga moramo osloboditi i građane pozivam da masovno izlaze na izbore jer je to jedini način kako vas možemo poraziti.

Međutim, ne možemo pobjeć od toga da je to ipak političko imenovanje i da ono što se najavljivalo da će se rasteretit obrtnike i poduzetnike, da će kroz rad Državnog inspektorata ići se sa edukacijom i prevencijom, a tek onda kažnjavanjem. Ostaje tu sumnja zbog ovog političkog imenovanja, ostaje sumnja da će se i dalje tretirati strogoća na malima, a da na primjeru Uljanika i Agrokora tamo nisu ni smjeli otići ili nisu išli, pa nisu pisali izvještaje, ako su išli.

Hvala uvaženi kolega, ovakav i ovaj politički sustav ide svom kraju, negativna selekcija došla je do krajnjih granica, mi to vidimo svugdje, toliko je poslušnika, toliko je ljudi klimavi, klimavaca, toliko je rukopodizača, da naprosto čovjek ne može više to gledati jer jednostavno mu dođe zlo. Ponavljam, mladim ljudima se gadi, ja pozivam mlade ljude prije svega, ovo je naša, vaša zemlja, ne dopustite, izađite na izbore taj dan, izađite na izbore, odradite svoj posao za svoju budućnost, borite se zajedno s nama, ne može nas par ovdje prevrnuti ovu situaciju, ali ako vi mladi izađete, mi ćemo brzo obaviti posao. Uvaženi zastupniče Lovrinović, uistinu je opasno svu vlast nad svim inspekcijama staviti u ruke jednog čovjeka koji je opet s druge strane dio jedne stranke jer se time, defakto toj stranci analogno koncentrira sva moć putem jedne figure. I zapravo, ja iskreno sumnjam u nepristranost takvog tijela spram članova HDZ-a i recimo kada nekoga zateknu bez neke, npr. vozačke dozvole, onda kaže premijer, pa ne znači da ne zna vozit ako nema važeću vozačku, tako bi analogno mogao sutra i g. Mikulić reći za nekoga, pa ne znači da stvari nisu u redu ako neki propis nije nužno zadovoljen, eto.

Ovako, dosadašnji i ovaj politički sustav znate kako funkcionira? Na potezanju rukava. Političari dosadašnji i sadašnji koji drže vlast, oni će sutra biti nitko i ništa ako ih netko ne zove telefonom i ne povlači za rukav da im nešto sredi i pogoduje. Pa zamislite koliko će g. Mikulića od sutra, već od ponedjeljka ljudi zvat, on će bit najmoćniji čovjek u državi, razumijete to g. potpredsjedniče? Pa to je nevjerojatna vlast i moć koncentrirana u rukama jednog čovjeka, pa zato vas pozivam da depolitiziramo takve funkcije koje su osjetljive klijentelistički, korupcijski, g. Mikulić će biti sigurno izložen tom, imat će napadaje toga, teško, ja mu želim svu sreću da se odupre od toga. Prema tome, promijenimo taj sistem povlačenja rukava [[Upadica: Hvala]] i zvanja telefonima.

Uvaženi kolegice zastupnice i zastupnici, vidim da se ova dvorana već, nažalost, dobrim dijelom ispraznila i da oni koji su do maloprije ovdje sjedili, su nestali čim su vidjeli da glasanje neće biti tako brzo kao što su oni to očekivali i iz tog razloga me žalosti što nažalost opet moram pričat pred praznim HS. Međutim, ono što smatram najbitnijom stvari na koju bi dao naglasak jest da zastupnicima treba dati slobodu da govore zato jer su za to ovdje izabrani. Ako se zastupniku oduzme pravo da slobodno govori, tada on gubi svoju funkciju i zapravo su mu začepljena usta, a posredno su začepljena usta onda i onima koji su ga birali. Ponavljam, uloga zastupnika je da predstavlja svoje birače, on ne predstavlja sam sebe, osim u rijetkim slučajevima, kada zastupnici se odmetnu od politike koju su zastupali svoji birača i počnu zastupati potpuno suprotnu politiku, što smo nažalost imali prilike vidjeti u ovome sazivu HS. Želim posebno naglasiti radi mladih ljudi da znaju da je sudbina naše države u njihovim rukama i da rezultat izbora uvelike ovisi o njihovom izlasku na izbore, o njihovoj moći utjecanja odnosno persoazije njihovih roditelja i drugih predaka. A zašto? Zato jer većina ljudi starijih nisu na društvenim mrežama, oni ne prate što se u HS događa, sve što oni saznaju, saznaju samo isključivo od strane mainstream medija, a mainstream mediji tko njih financira? Da li ih financiram ja? Odgovor je ne. Dal ih financirate vi koji me danas gledate? Odgovor je opet ne. I onda se postavlja pitanje tko su oni koji financiraju medije i tada ćete vidjet da nekolicina oglašivača zapravo kroz oglase kupuje medije i na taj način vlada nad njima, odlučuje o njihovoj uredničkoj politici i na kraju krajeva stavovima koje će njihovi, oni koji se informiraju putem njih imati. Jasna je stvar da kolika je moć informacije, onaj tko posjeduje informaciju odnosno bolje rečeno, onaj tko plasira informaciju ljudima, on utječe na mišljenje ljudi zato jer ljudi će zauzimati stavove sukladno informacijama koje dobivaju. I iz tog razloga od presudne važnosti što više se informirati iz drugih izvora, što više pratiti alternativne medije i što više djelovati na stare ljude koji nisu na društvenim mrežama da se probude iz hipnoze jer nažalost pola svih onih koji su stariji od 65.g. neće glasovati npr. za Živi Zid, nego će glasovati za HDZ, a razlog tome je isključivo alat odnosno sredstvo ili bolje rečeno posrednik putem kojeg se oni informiraju odnosno preko kojeg dolaze informacije, a taj posrednik im odnosno televizija ili ko već, novine, im stalno govori da je HDZ poštena stranka, da zastupnici koji recimo će mijenjati ove zastupnike o kojima se trenutno raspravlja su isto tako dobri i pošteni, da je jedina zapravo loša i zločasta osoba u HDZ-u Ivo Sanader i da sad kao tobože njega su se riješili i sad su oni opet čisti kao suza, kao beba, itd. Međutim, nažalost, mnogi stariji ljudi vjeruju u to, nesvjesni toga da se radi o gruboj manipulaciji od strane onih koji kontroliraju medije. Znači, borba za slobodu medija i borba za demokraciju odnosno za zaštitu saborskih zastupnika da govore ono što misle bez straha da će za to biti izbačeni je imperativ bez kojega demokracija, a samim time niti, da tako kažem, široke slobode, niti nema, a budući da se saborske zastupnike grubo izbacuje iz ove sabornice, uključujući mene, ja mogu samo zaključiti slijedeće, a to je da u EU nema demokracije, da sve njihove demagoške fraze koje su nam govorili kod ulaska su bile jedna najobičnija i najprozirnija laž.

Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegice i kolege, raspravljamo o odluci DIP-a o kojoj ćemo mi morat glasat, gdje ćemo morati svi zajedno donijeti odluku koja je u biti unaprijed već određena, ja bi ovdje unaprijed i čestitao novo, još ne, ali novoimenovani nakon ove rasprave, saborskim zastupnicima i kazao bi svima nama da smo mi danima mijenjali zakon lex Mikulić da bi bio donesen i to je poznata stvar i o tome ne bi puno govorio.

Ne bi govorio ni o Ivi Sanaderu, o tome sam govorio, evo kolega Šipić, kolega Bačić, oni koji znaju iz toga vremena što sam ja tada govorio o Ivi Sanaderu i kakve su tada bile posljedice na mene. O tome ne bi govorio jel onaj koji je na podu najlakše ga cipelariti, a oni koji su bili s njim pravit se da ništa ne znaju. Ja bi ovdje govorio o slobodi govora, poglavito vama novoizabranim saborski zastupnici tj. novoimenovani, govorio bi zbog toga što je nama svima ovdje saborskim zastupnicima smanjena prava sloboda govora promjenom Poslovnika, a na to smo ukazali na sjednici kad se je raspravljalo u noćnim satima i prvi put je tada cijelu noć bio HS, to je bila do tada najduža sjednica. Nama je oduzeto pravo da imamo stanke kao što su bile u prethodnom Poslovniku zajedno i sa HDZ-om i SDP-om koji su to izglasali. Ja sam tada mogao govoriti o onome za šta me je moj narod izabrao, mogao sam govoriti kako nemam zdravstvene usluge, pedijatre, liječnike, ostale radiologe na mome području Dalmatinske Zagore, Like, zaleđa Zadarskog, Šibenskog, Kninskog područja, moje Zagore, kako nemamo osnovne uvjete življenja na tome području, kako su zaboravljeni ti krajevi prometnom infrastrukturom, kako su pune kolodvori roditelja gdje plaču za svojom zemljom koji odlaze u treće zemlje, mogao sam govorit i otvarati te probleme, nama su to ukinuli. Ja sam tada došao ovdje prije te rasprave sa flasterom na ustima i rekao sam ovo je početak ukidanja sloboda govora koje naravno uvaženi potpredsjednik i predsjednik HS su forsirali da mi novoizabrani saborski zastupnici ne moremo otvarati te bitne, životne teme. Teme radnika koji su ostali obespravljeni, radnika Dalmatinke, radnika Dalmacijavina, svih radnika, brodogradilišta Uljanik i brojnih drugih tema značajnih za živote tih područja, o štetnim projektima kao što je termoelektrana Peruča, da ne možemo otvarati stanke i da mi saborski zastupnici i ovaj HS ne bude centar moći odlučivanja, nego da dozvolimo da premijer napada ovdje saborske fizički zastupnike, da Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade zbog mog nastupa fizički pokušaje nasrnuti na me, da smo doveli u situaciju da stražari, ovdje ljudi koji rade svoj posao časno, neki su i branitelji, moraju dolazit u sukob sa saborskim zastupnicima, da ja kao saborski zastupnik mi je zabranjeno dva dana govoriti, gdje su mi također potpredsjednik HS htio izbaciti, pozvao je stražu, tada kolege zastupnici su stali jedinstveno zbog toga što ministri su omaložavali ovaj HS, nisu bili nazočni kod bitnih zakona. Znači, oni su od vas napravili uvaženi novoizabrani zastupnici, oni su od vas napravili glasačku mašineriju koja će morat poslušno dizat ruku, a nećete moći otvarati teme koje ste obećali svojim građanima. Ne samo to, otišli su i korak dalje, oni su članak Ustava br. 1. pravo na izravno odlučivanje referendum, a HS ih je podržao, većina u HS. Oni su ukinuli pravo referenduma, oni su ukinuli 400 tisuća potpisa naših građana da se izjasne o najvećem problemu, a to je problem biranja zastupnika i da budu ovdje narodni zastupnici i da bude Sabor centar moći odlučivanja. Išli su korak i dalje. Išli su korak i dalje, policiji su slali na zahtjev župana da provjere da li su novinari. Moramo se boriti za slobodu govora, a ne smijemo biti i za svoja područja i za ono što smo obećali.

Slušajući rasprave vrlo neuobičajeno oko zamjene saborskih mandata izabranih zastupnika na nečijim listama, zastupnika kojima su ljudi dali povjerenje čini mi se da ovdje mnogi od kolega i mojih prethodnika koji su govorili se ponašaju kao podvojene ličnosti. Možda bi kolega Ćelić mogao puno stručnije nešto o tome reći.

Kako vas nije sram? Kako vas nije sram njima se na ovakav način obraćati? Zato kažem da ste podvojene ličnosti svi vi koji se nabacujete blatom na HDZ-e.

Tako je bilo od 90-tih. A kolega Lovrinović vi kao sveučilišni profesor pokazujete svoju dozu niskosti i nepristojnosti nebrojeno puta u Hrvatskom saboru i sada dobacujući meni kada govorim u ime Kluba zastupnika. Ali progovorimo o onome za što sam mislila da će biti tražene stanke o čemu će kolege govoriti, a to je činjenica da je Hrvatski sabor jučer dozvolio da se nekome prijeti smrću. Kolege koji je to učinio danas nema u Hrvatskom saboru. Niste stali u zaštitu ljudi koji su ovdje s vama 24 sata ili koliko je potrebno u svojim smjenama, niste se pitali što misle o tome njihove obitelji, kako se oni osjećaju. Kada treba skupljati političke poene, tada stajete u zaštitu radnika. A što mislite što su ovi ljudi? O tome nitko ne govori. Ne i nećemo izvrtati teze jer nismo svi isti to je točno. Ali izvrćući teze na ovakav način zaboravljamo na tu strašnu činjenicu i uvijek se opravdavamo pa ima i gorih parlamenata od nas. To nam sigurno ne smije biti nit vodilja. Dakle, niste i nitko od nas nije „pravednik među narodima“ Pa što se drugo radi, nego se govori u Hrvatskom saboru? Noćas ili jutros do 1:30, sada čitavo prijepodne prestanite govoriti i proizvoditi laži pred cijelom hrvatskom javnošću koja vas gleda. Pa ne šutite, nego govorite. Svi govorimo. Imate se pravo javiti. Govorite i onda kada se nemate pravo javiti. Izazivate zastupnike, provocirate. Nitko nikome ne docira. Ja samo pitam, zašto možete biti jednog obraza ovako, a drugog obraza onako? Ono što se dogodilo bile su opasne namjere, bilo je ugroza nečijeg života, prijetnja smrću nasilnika i manipulatora iz Živog zida i ja vas molim, nemojte biti takvi. Ja vjerujem da niste takvi. Okrenite se svi oko sebe. Zaštitimo ljude koji rade ovdje s nama svoj pošten posao. Nemojmo dozvoliti da ih netko ponižava, a ako ne govorimo o tome upravo to ćemo učiniti. I još jednom kažem, Hrvatska demokratska zajednica je snažna stranka.

Prva je poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepo. Očigledno je da je povrijeđen Poslovnik u članku 238. Gospođa Glavak je uvrijedila čitav niz zastupnika nazvavši ih podvojenim ličnostima. Vi niste na to reagirali, mada kao humanist, liječnik bi trebali odreagirati i upozoriti je da je napravila povredu Poslovnika. I ono što sam htio još dodati, da gospođo Glavak ljudi dobro vide.

Ja znam, mi znamo da HDZ-e politički više nije u 2019., nego u 2011. od jučer i vi ćete nositi tu stigmu.

Podvojena ličnost nije psihički bolesnik, a vi ste zlorabili Poslovnik pa dobijate opomenu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, nešto smo naučili iz današnje rasprave, a to se može sažet u jednu rečenicu, bolje Pernara slušat 2 minute po noći, nego 2 sata po danu. Jer da jučer su ga pustili potpredsjedniče da završi 2 minute do kraja, ne bi imali ova 2 sata danas. Dakle, danas je potpuno bio izvan teme pa ga nitko nije prekinuo, nije dobio opomenu, nije oduzeta riječ. Ja bi rekao da je jučer to bila jedna folklorna manifestacija gdje je Pernar htio da ga iznesu, a di mu je potpredsjednik Brkić to omogućio. Al to je možda moje mišljenje, ne tvrdim da sam u pravu, neću reći da je bio dogovor, više je bilo spontano, vaša međusobna simpatija je već očita da jednostavno je to tako dakle, e. Što se tiče, što se tiče postupanja saborske straže i ponašanja kolege Bunjca, dakle najmanji zajednički nazivnik što možemo reći da je ponašanje neprimjereno, al postoji li elemenata za neko drugo sankcioniranje onoga što je izrekao saborskoj straži, to je na drugim tijelima da odluči. Ono što je nedvojbeno je da je bolje aktom višeg reda propisati ovlasti saborske straže, dakle dopuna ovoga članka Poslovnika, nego samo Pravilnikom predsjedništava sabora, jer da je došlo do nečije ozljede ili nekih težih posljedica, očito da ćemo se morat počet i na to pripremat, bolje da se pravila znaju unaprijed. Treće, obzirom da smo cijelu raspravu vodili protuposlovnički, dakle mimo teme u potpunosti, onda je vrlo jasno da ovo ne bi trebala biti praksa, dakle izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje se tiču zamjena zastupnika je tehničko pitanje gdje se konstatira da je zakon, da se poštuje ili ne poštuje zakon. I rasprava od 2 sata o tome je potpuno nepotrebna to svi znamo. Ali kao što sam već rekao umjesto da poslušamo 2 minute u ponoć, slušali smo 2 sata oko podneva, to ide i na duši između ostalog i predsjedniku jer je tako posložio dnevni red. Dakle, da smo o ovome raspravljali jučer ne bi bilo ovako. I ja pozivam da se izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zamjeni zastupnika ne koriste i dalje na ovaj način. Očito je da će nam trebati se prilagoditi novim okolnostima u saboru i malo definirati bolje i sankcije. Dakle, kolege iz Živog zida svoju politiku temelje na tome da ih se iznosi iz sabora. I radite od njih žrtve, ono što je jučer gospodin Pernar govorio, zbog čega mu je oduzeta riječ, mene ja moram priznat meni se osobno svidjelo više-manje, ne način, ne dilema, ali ono sveukupno što je zapakirao, ne može se tu puno prigovorit stilu u ostalom i danas kad je govorio većina nas se smijala i bilo nam je zabavno, to je i predsjednik sabora rekao, ali da ne duljimo. Nadam se da ćemo u jednome trenutku se vratiti na razinu rasprava koje su primjereni za Hrvatski sabor, ja smatram da su izmjene Poslovnika bile dobre, bez obzira što kolega Bulj ima drugačije mišljenje, da u Hrvatskom saboru imamo dovoljno instrumenata i mogućnosti, pa i jučerašnja rasprava je bila posljedica promjena Poslovnika koje smo mi tražili inače o tome ne bi ni raspravljali, da iznesemo svoje mišljenje, ali predlažem dvije konkretne stvari. Prvo je da se ukine Poslovnička odredba da se ne mora, da se treba držat teme da bi izbjegli ovakve stvari, pa nek pričaju o svemu ko će, to smo danas radili, dakle svak je priča o čemu god hoće, a vi ga predsjedniče i predsjedavatelju niste htjeli prekinuti da ne bi ponovili incident od jučer. Dakle, pobijedio je evo da tako kažem, danas je 2 sata govorio zato što jučer nije mogo govorit 2 minute, pa onda ukinimo tu odredbu neka govori o čemu hoće, kad hoće samo mu ograničimo koliko hoće, to je prvo. A kako su u ovoj raspravi, kako su u ovoj raspravi kolateralne žrtve postala dva zastupnika kojima prestaje mandat i kako je bilo popularno danas se pozivat na bivšeg predsjednika vlade kolegama koji odlaze iz sabora i njih ću pozdravit sa novim hrvatskim pozdravom, drage kolege doviđenja i hvala na suradnji. Kolega Bauk teško se ne složiti s velikim dijelom onog što ste izrekli, međutim istovremeno kada se dogode situacije da se oduzima riječ zastupnicima koji govore izvan teme, onda vrlo često se najveći dio oporbe solidarizira s njima i govori nama koji predsjedamo da gušimo slobodu govora i da nismo korektni. Dakle, smatram da ovo što ste rekli jest točno, dakle nekad pustimo da se i kaže nešto i kad upozorimo onda se zastupnik u nekoliko sekundi vrati na temu, pa se opet onda vrati na ono što nije tema, ali bilo bi dobro ako zaista smatrate i vi iz Kluba zastupnika SDP-a da ovakav Poslovnik nije adekvatan s obzirom na nove načine ponašanja dijela zastupnika, namjerne provokacije, opstrukcije, pa čak i fizičko nasilje da onda sjednemo ponovo, pa da vidimo koje su to odredbe koje bi trebalo promijeniti kako bi sabor mogao funkcionirati. Mi smo na to spremni i želimo da u sabornici bude red, nikome ne osporavamo pravo da govori, ja mislim da je to danas bilo potpuno jasno, a i jučer i iznose se vrlo teške optužbe ponekad koje prelaze granicu, ali ne prekidamo zbog izgovorene riječi, međutim ima stvarno zastupnika koji zloupotrebljavaju Poslovnik i to koriste u sasvim druge svrhe. Ali dobro, evo shvatili smo i idemo sada na glasovanje. Dakle, prvo dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Andrije Mikulića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ante Plazonića. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 91 za i 1 suzdržani i 1 protiv donesena odluka kako je predložilo Mandatno imunitetno povjerenstvo. Sada dajem na glasovanje Prijedlog odluku o prestanku zastupničke dužnosti zastupnika Marijana Kustića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Martina Baričevića, molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 94 za i 1 glas protiv, donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno imunitetno povjerenstvo. Nakon što smo donijeli ove odluke, prelazimo na davanje prisege zastupnika, zastupnik Martin Baričević dao je prisegu na konstituirajućoj sjednici 9. saziva Hrvatskog sabora, pa će sada prisegnuti zastupnik Ante Plazonić. U članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik Sabora pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično poziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ pristižem. Sada ću pročitati tekst prisege. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.